Návrh kolegy Farského, vypuštění prodloužení lhůty pro přezkum soudních rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům ze tří na pět let. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Je to návrh kolegy Farského. Týká se pobočných organizací. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Návrh přijat nebyl.

Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím.

Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se pouze o legislativně technické zpřesnění. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Návrh I část třetí, opět návrh pana Farského. Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

A přijaté ústavněprávním výborem. Každý samostatně.

Pan ministr? Pan zpravodaj?

Tento návrh byl přijat.

Pan ministr?

Návrh byl přijat. A jedná se o znovuzavedení předkupního práva. Pan ministr?

Tento návrh byl přijat.